Děkuji za vaše vystoupení. Nyní tedy řádně přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Ladislav Okleštěk. Pan poslanec je přítomen v sále. Pane poslanče, prosím, abyste vystoupil na mikrofon...

Jste v sále, já vás vyzývám, abyste vystoupil řádně na mikrofon a aby ostatní uvolnili místo kolem řečniště.

Pane předsedo, Poslanecká sněmovna, která je suverén, schválila usnesení, které limituje...

Kolegyně a kolegové, umožněte paní poslankyni, aby vystoupila na mikrofon.